Dám hlasovat, kdo souhlasí s tím, že se tento předložený návrh zamítá v prvním čtení.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl přijat a tento návrh se zamítá v prvém čtení. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji i panu předkladateli.